Já bych chtěla reagovat na pana kolegu Lacinu.

Jste jednatel této společnosti a také jako jednatel této společnosti jste musel vědět o objednávkách, které jste obdržel od České televize na různé služby.

Já bych vás chtěla upozornit na § 8 zákona o střetu zájmu.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ještě jednou chtěla zaapelovat na poslance vládnoucí koalice, jestli by byli tak hodní a přišli do svých lavic.

Děkuji! Děkuji. Dále pan poslanec Babka a poté pan poslanec Mašek. Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Lacinu.

Takže tady jako argumentovat logičností nebo nelogičností lze na obě strany.

V současné době je i generální ředitel volen 15 radními. V současném znění zákona je potřeba pro jeho volbu 10 z 15, tedy dvě třetiny, 10 z 15.

Ještě využiji zbytek svého času a zeptám se na přechodná ustanovení, protože... Děkuji.

Pojďte to sem prosím vysvětlit. A zeptám se na to, jestli je to pro vás, statisícové smlouvy s Českou televizí, jestli jsou tak marginální a vedete tak velké obchody, že jste si toho nevšiml, nebo vám to vaši podřízení neřekli.

Pokud máme 9 v Českém rozhlase a dvojnásobek v České televizi, to znamená 18, a pokud ten rozpočet České televize je sedmimiliardový a Českého rozhlasu dvoumiliardový, tak tam není dvojnásobný rozpočet 4 miliardy pro Českou televizi, ale několikanásobně vyšší. To za prvé. A ten argument je samozřejmě špatně. Aby vám to prostě matematicky vyšlo, tak to tlačíte tady ve třetím čtení, protože ta volba je 7. června, to je prostě jasné a to je očividné. A taktéž bych jako nesrovnával Český rozhlas a Českou televizi. To jsou úplně dvě rozdílná média, která mají společné jenom to, že jsou to média veřejné služby. Ty náklady na televizi jsou úplně jiné než náklady na rozhlas. Vidíme to tady každý den v Poslanecké sněmovně, kdy tady máme několik štábů České televize, které prostě musí mít kameramany a tak dále, protože to technicky takhle prostě jednoduše jakoby je a je to loženo, a vidíme prostě pracovníky Českého rozhlasu, kterým stačí pouze diktafon, a je to logické samozřejmě, že Česká televize má vyšší rozpočet. Ale to neznamená, že musí mít vyšší počet kontrolorů. A co se týče toho závažného obvinění od paní kolegyně Jermanové na vás, pane poslanče Lacino, prostřednictvím paní předsedající, tak ta obvinění jsou velmi závažná... Jsou velmi závažná.

A pan poslanec Lacina za to velmi vehementně bojuje.

Tak děkuji, pane místopředsedo. Já bych měl na pana kolegu Lacinu, vaším prostřednictvím za prvé mi nepřijdou vhodné poznámky typu, že budete to dávat na racionální úroveň, čímž implicitně, možná explicitně říkáte na mikrofon, že my, jak se ptáme, tak jsme jako neracionální a vy tomu budete dávat jakoby tu seriózní linku. Já jsem se třeba tady ptal na konkrétní věci, na které jsem doposud nedostal odpověď.

A pokud jde o ty počty, tak tam také nebylo odpovězeno. Protože žádný z těch argumentů, jak už tady řekli moji předřečníci, nefunguje.

Takže o rozpočtu to není.

Já jsem takový pozměňovací návrh nezaznamenal.